Jako první bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Bartoše. Ten se týká textové části návrhu zákona o státním rozpočtu podle přílohy číslo 1. Týká se to včlenění Digitální informační agentury.

Upozorňuji, že po jeho schválení nebude možné hlasovat o návrhu, který je pod číslem 31, já jsem dostal jasné stanovisko z legislativního odboru. Tyto dva návrhy dohromady nejsou hlasovatelné, musíme zvolit hlasování pouze jednoho návrhu.

Následně budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Jenom na závěr moji poznámku, už to tady zaznělo.

Děkuji za slovo. Ještě s přednostním právem mě požádal pan ministr. Děkuji za slovo.

Pokud jsem rychle sečetl všechny pozměňovací návrhy, které navrhují přesunout peníze z vládní rozpočtové rezervy, budeme to sledovat průběžně, ty návrhy jsou více než 20 miliard, to znamená, pokud by se v průběhu hlasování ukázalo, že už jsme na limitu minimální výše, všechny ostatní návrhy budou automaticky nehlasovatelné. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Mám zde dvě přednostní práva.

Dobře. Já tedy otevírám rozpravu ve třetím čtení i k navrženému postupu. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Teď vystoupím se svým přednostním právem a vystoupím v rámci třetího čtení k rozpočtu obecně.

Dnes jsme se dostali do situace, kdy současná vládní pětikoalice nejenže neumí využít zásadní inflační příjmy pro pomoc našich občanů a firem, ale navíc předkládá rozpočet, který je na hranici legálnosti.

Inflace, která ničí české podniky, zatěžuje české občany, naopak ministrovi financí, vládě, rozpočtu, přináší na inkasu daní o desítky až stovky miliard korun více. Stát je jednoznačně subjektem, který z vysoké inflace benefituje.

Inflační příjmy však evidentně Ministerstvu financí, ministrovi financí zjevně nestačí, a proto se zavádějí zcela nové daně, které shodou okolností budou vytvářet inkaso pro státní rozpočet právě v době, kdy budete vládnout.

A následně prodejcům by zase nebylo nutné z peněz nás všech posílat miliardové kompenzace, protože draze nakoupené energie musejí prodávat levněji. Důvod, proč koalice zvolila naprosto špatný a pro státní rozpočet nevýhodný mechanismus zastropování u prodejců, ten zná asi jen vláda, a možná někteří energolobbisté.